Informace, které dostáváme v těchto dnech, jsou opravdu alarmující.

Za naprosto šokující považuji skutečnost, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek problém zlehčuje, nebo dokonce popírá.

My jsme přesvědčeni, že nikoliv.

Děkuji za odpověď. Děkuji a nyní požádám, aby k pultíku přišel pan premiér Petr Fiala.

To, co je důležité říct, je, že naše vláda to ani nepodceňuje, ani před tím nezavírá oči, ale aktivně to od počátku řešíme.

Problém s nedostatkem léků řeší celá Evropa, dokonce nejen Evropa, a má to řadu příčin, které odborná komunita docela jasně definovala. Má to tedy i příčiny, které krátkodobě úplně vyřešit nelze, to je třeba závislost na dodavatelích ze zahraničí. Má to příčiny, které krátkodobě pravděpodobně ve střednědobém horizontu odezní, to je zvýšená spotřeba léků v souvislosti s postcovidovou situací, a zvýšená spotřeba léků, zase znovu opakuji, ne v České republice tam taky, ale vlastně celoevropsky, dokonce globálně. A to všechno musíme zohledňovat, když se bavíme o tom, co jsme schopni dělat a jak rychle jsme to schopni dělat. Ještě možná obecně k těm interpelacím ono to tak zní jako: tuto interpelaci písemnou jsme podali 30. března, a teď je červen. Ano, občas se to zdrží tím, že tu třeba dotyčný člen vlády není, ale často je to prostě tak, že interpelace se podá, pak je nějaká lhůta na odpověď, pak přijde písemná odpověď.

Ale hlavně, my se tou situací zabýváme aktivně od samého počátku. Jenom připomenu, co jsme udělali, co se už podařilo a v čem se ta situace zmírnila.

Už v loňském roce jsme prosadili novelu, a to ukazuje, že problém nebyl podceněn, která umožnila vládě schvalovat úhradu mimořádně dodaných léčiv, a to jsme potom udělali opakovaně, využili jsme této možnosti a zajistili jsme tím občanům více než 140 000 balení mimořádných dodávek léčiv z jiných členských států a zajistili jsme pro ně, a to je také důležité, úhradu ze zdravotního pojištění. Mám tu i příklady, ale myslím, že není potřeba pro neodbornou veřejnost, ke které taky patřím, tady ty konkrétní léky a látky vyjmenovávat. Více než 240 000 balení celkem osmi druhů léčivých přípravků s obsahem antibiotik bylo díky aktivnímu přístupu příslušných úřadů i součinnosti držitelů rozhodnutí o registraci dodáno do České republiky dříve, než byly původně plánované termíny 240 000 balení a předtím 140 000 balení mimořádných dávek léčiv jiných členských států. Poslední takový příklad je, že se podařilo urychlit dodávku penicilinového sirupu pro nejmenší děti.

A jenom si představme, jak by to vypadalo, kdybychom opravdu nic nedělali, kdybychom tu situaci nechali být jenom samovolně, tak bychom prostě tato množství balení v České republice neměli. Ministerstvo zdravotnictví využívá všechny možnosti, všechny právní instituty, které má, aby zajistilo dostupnost léčiv, ať už je to specifický léčebný program, umožnění použití distribuce a výdeje neregistrovaných léčivých přípravků, omezení reexportu a další a další věci. Už od prosince zasedá pracovní skupina na Ministerstvu zdravotnictví. Pravidelně zasílá to je také důležité pravidelně zasílá aktuální informace o dostupnosti léčiv zástupcům praktických lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost. V pracovní skupině zasedají nejenom zástupci Ministerstva zdravotnictví, ale taky Státního úřadu pro kontrolu léčiv, prezident České lékárnické komory, zástupci velkodistributorů léčiv, ředitelka Státního zdravotního ústavu a další a další lidé, kteří se pravidelně zabývají touto situací a společně ji řeší.